Na tom jsme předběžně dohodnuti, tak prosím o podporu pozměňovacího návrhu i zkrácení lhůty. Děkuji. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji za slovo.

Byla tady k tomu už debata, myslím, že před rokem a půl, a na ni tímto stručným pozměňovákem pouze navazujeme.

Jsem velmi ráda, že jsme se shodli na tomhle řešení.

Připomenu, že všechny pozměňovací návrhy je třeba odůvodnit a že návrhy, které nezazní v této podrobné rozpravě, poté nelze uplatnit ve třetím čtení. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, jenom velice rychle. Zdůvodněno je písemně a provedla jsem v obecné rozpravě. Děkuji a nyní prosím paní poslankyni Richterovou.

Ano, děkuji. To je vše, co tedy muselo zaznít v podrobné rozpravě. Pokud nikdo nemá nic dalšího, co by chtěl sdělit, tak podrobnou rozpravu končím. Nyní je možnost pro případná závěrečná slova. Paní ministryně má zájem, prosím. Já vám děkuji. Děkuji. Kolegy jsem svolal. Pro ty, co přicházejí nebo dobíhají, opakuji, že budeme hlasovat o zkrácení lhůt pro třetí čtení pro tento tisk.

Myslím, že všichni, kteří chtějí být v sále, jsou v sále. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty na sedm dní? Kdo je proti zkrácení lhůty?

A to je vše v rámci tohoto návrhu, takže končím druhé čtení. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a budeme pokračovat.